Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 6. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Já vás poprosím opravdu o klid.

Děkuji.

Nejdříve na úvod našeho dnešního jednání bych vás, kolegyně a kolegové, kromě klidu chtěla požádat ještě o uctění památky zesnulého předsedy Evropského parlamentu.

Děkuji vám.

Prosím, máte slovo. Hezký dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené paní ministryně, vážení pánové ministři. Dovolte i mně osobně omluvit pana premiéra Petra Fialu, který je na velmi důležité zahraniční cestě, a to logicky na Slovensku, kam obvykle směřují první cesty významných ústavních činitelů. Zároveň mně prosím dovolte, byť pro většinu z vás to bude samozřejmě formální seznámení, abych vám představil jednotlivé členky a členy nové vlády České republiky. . Pan Marian Jurečka, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí. Pan Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj.

Pan Zbyněk Stanjura, ministr financí. Paní Jana Černochová, ministryně obrany. Pan Pavel Blažek, ministr spravedlnosti.

Pan Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu. Pan Martin Kupka, ministr dopravy. Pan Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Pan Zdeněk Nekula, ministr zemědělství. Paní Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí.

Paní Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Pan Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády.

Dámy a pánové, chtěl bych vám říci tady na tom místě, že vláda České republiky se samozřejmě těší na spolupráci s vámi.

Takže všechno dobré do nového roku, hodně zdraví a doufejme, že ta spolupráce bude konstruktivní. Děkuji vám. Já vám děkuji, pane vicepremiére. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neeviduji, proto zahajuji hlasování o ověřovatelích této schůze.

Tudíž konstatuji, že jsme ověřovateli 6. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Renátu Zajíčkovou a pana poslance Stanislava Berkovce.

A z členů vlády, jak již zaznělo, se omlouvá předseda vlády Petr Fiala z důvodu zahraniční cesty, ministr Mikuláš Bek z důvodů pracovních a od 15 do 17 hodin je zde avizována, taktéž z pracovních důvodů, omluva pana ministra Petra Gazdíka.